Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Garanční výbor ústavněprávní výbor se zabýval tímto tiskem 3. listopadu 2016 a přijal usnesení, které máte k dispozici pod číslem sněmovního dokumentu 785/7.

Nejprve návrh technických úpra , tady uvádím, že nebyly žádné legislativně technické úpravy předloženy.

Návrh E2. Budeli tento přijat, je nehlasovatelný návrh A4. 11. Návrh A6. Budeli tento přijat, je nehlasovatelný návrh C6.

Jsou hlasovatelné pouze, nebylli přijat návrh A3. A budouli přijaty, pak je nehlasovatelný návrh E1.

Ten je hlasovatelný pouze, nebylli přijat návrh A6.

Děkuji, pane zpravodaji. Procedura je zřejmá.

Kdo je proti? Děkuji vám. První návrh, pane zpravodaji. Začínáme bodem procedury 2. Je to návrh pana kolegy Tejce, týká se zpřesnění definice úpadku v její části týkající se platební neschopnosti. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Jedná se o zpřesnění původního návrhu A1. Garanční výbor doporučuje. Pan ministr?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 358. Návrh byl přijat. Děkuji.

Jedná se o legislativní zpřesnění, odkazy na evropské předpisy a vzájemnou provázanost. Je to návrh připravený původně Ministerstvem spravedlnosti. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 359. Další návrh. Bod 5. Jedná se opět o můj návrh. Týká se způsobu přidělování incidenčních žalob dle rozvrhu práce soudu. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr? Rozhodneme v hlasování 360, které jsem zahájil.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji. Dále je to za šesté návrh A2.12, opět původně můj návrh na ústavněprávním výboru. Stanovisko garančního výboru: doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Bod sedm procedury. Návrh A3.

Stanovisko garančního výboru: bez stanoviska, nepřijali jsme žádné. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 362. Návrh nebyl přijat.